Za to velké díky.

ŘSD na tom tak ještě není.

Ta důvěra určitě byla ztracena. Ale byť můžu mít řadu výhrad k panu ministrovi, tak v oblasti D1 vím, že ty práce probíhají, ta snaha tam je.